Tady to povoluje správce daně. Pokud rozhodne negativně, tak nová žádost je možná nejdříve po 60 dnech a musí poplatník uvést jiné důvody než ty, které zamítnutá žádost obsahovala. Čili tomu tedy po pravdě řečeno příliš dobře nerozumím.

Ten rozsah je veliký. Je zde spor o to, zdali může přinést nějaké údaje pro případného konkurenta, nebo nemůže.

Také jste si nedali říci, i když jsme vás varovali, co všechno může přinést, co všechno zákon o EIA může našemu státu negativního přinést. A najednou vidíme, že v podstatě jsou stavby velkých dopravních celků zablokovány. Je tak obrovská, že každé nové projednávání mohou zablokovat.

Ano, děkuji. Prosím pana poslance Bendla, připraví se paní poslankyně Jana Černochová. Hezký dobrý den, kolegyně, kolegové, pane nepřítomný ministře financí, dámy a pánové.

V prvé řadě bych se chtěl připojit k návrhu na zamítnutí tohoto zákona a poté se pokusím vejít do těch deseti minut, i když to opravdu považuji za velmi nedemokratické opatření a je mi líto, že k něčemu takovému v českém parlamentu dochází, neboť já jsem tady neobstruoval ani jednou. Vždycky jsem mluvil k věci a nebude mi umožněno reagovat případně na otázky, které položím předkladateli tohoto návrhu zákona.

V čem vidím největší nebezpečí? Pan ministr tady minule říkal, že to nebude stát, kdo bude zajišťovat ty tzv. pokladny a hardware, případně software, že oni zadají pouze rozhraní a soukromé firmy začnou dodávat hardware a software, to znamená, že soukromé firmy budou těmi, kteří budou vlastnit a budou mít případně k dispozici do budoucna data, která se budou týkat těch, kteří budou povinni do tohoto systému být zapojeni. Oni je mohou mít a já chci být ujištěn ministrem financí a vládou, že se tak prostě nestane.

A když se zeptáte jak? Jednoduše To znamená, že začnou, řeknu, parazitovat na tom, co stát pro svoje potřeby vyrobí, nebo řekněme odsouhlasí, tak začnou vydělávat na jednotlivých, řeknu, firmách, které do toho systému spadnou.